Nerad bych jmenoval, nerad bych ukazoval. Tak děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Cílem je zajistit vyšší dostupnost léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb v České republice, a to ve dvou základních rovinách.

Tento emergentní systém zřídí a bude provozovat vždy držitel rozhodnutí o registraci, tedy výrobce daného léčivého přípravku. Držitelé rozhodnutí o registraci hrazeného léčivého přípravku budou mít povinnost zajistit ve stanovené lhůtě dodávku svého léčivého přípravku do lékárny, kterou si pacient zvolil pro výdej svého léčivého přípravku, a to za předpokladu, že tato lékárna nemůže tento léčivý přípravek objednat v běžné distribuční síti. To znamená, lék je v distribuci, ovšem lékárna se k němu nemůže standardní formou dostat.

Další oblast úpravy, kterou nově přináší tento návrh, je zavedení opatření, které zajistí, aby léčivé přípravy uvedené na český trh byly přednostně použity pro pacienty v České republice a mohly být vyvezeny do zahraničí jen v případě, že tím nedojde k ohrožení dostupnosti léčivého přípravku na českém trhu v množství odpovídajícím potřebám pacientů v České republice.

Často ten rozdíl je velmi výrazný. To znamená, jsou to jednoduše vydělané peníze, velmi snadno, ovšem na úkor českých pacientů.

Závěrem tedy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mi dovolte požádat vás o podporu tohoto návrhu, který si klade za cíl zajistit a zlepšit dostupnost léčivých přípravků pro pacienty v České republice.

Já vám děkuji. Poznačil jsem si návrh na prodloužení lhůty k projednání ve druhém čtení. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já mám celou řadu velmi vážných odezev zejména od lékárníků v malých lékárnách v okrajových regionech České republiky, kteří už teď upozorňují na nedostatek a nedostupnost některých často i velmi běžných léčiv a obávají se, že ten emergentní systém, tak jak se navrhuje, by mohl ve výsledku ten problém ještě prohloubit. Já si v tomhle případě dovoluji tedy navrhnout vrácení toho návrhu k přepracování a v případě, že by tento návrh neprošel, tak si dovolím navrhnout přerušení do další schůze, tak aby bylo možné opravdu absolvovat s lékárnickou komorou i se všemi dalšími odbornými skupinami rozsáhlejší diskusi nad tím, jak to upravit, aby ta regulace opravdu splnila ten cíl, aby se ve výsledku neobrátila proti samotnému předkladateli, protože nepředpokládám, že by Ministerstvo zdravotnictví tím návrhem sledovalo ohrožení dostupnosti léčiv pro české pacienty napříč republikou.